Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně uvedl návrh celního zákona při jeho projednávání ve druhém čtení. Navržený zákon adaptuje český právní řád na celní kodex Evropské unie, který od 1. května 2016 nově upraví celní problematiku na celoevropské úrovni. Dohled nad mezinárodním obchodem Evropské unie a správa cel, která jsou příjmem rozpočtu Evropské unie, se tak budou podobně jako dosud řídit především přímo použitelnou evropskou legislativou. Navrhovaný celní zákon upravuje pouze dílčí otázky, které byly ponechány národní úpravě, a to především v procesní a kompetenční oblasti. Současně je reagováno i na některé praktické problémy z celní oblasti a odstraňují se některé legislativní nejasnosti a duplicity. V některých oblastech dojde i ke snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Novotný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Ano správně. Zastupuji pana poslance Novotného. Dovolte mi, abych v jeho zastoupení vám sdělil usnesení rozpočtového výboru, a to je za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona celní zákon, sněmovní tisk 679, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů: